Tady bych dodal, že hnutí SPD tady půl roku ze všech sil bránilo přijetí toho zákona, abyste zhoršili zdravotní péči pro české občany. Ale my budeme bojovat dál za české občany a za Českou republiku, aby naši občané, čeští občané měli vyšší životní úroveň a lepší životy a více bezpečnosti a spravedlnosti. Vláda i parlament tu přece jsou, dámy a pánové, fakticky jen proto, aby pomáhaly svým občanům, aby pro ně pracovaly, a vy, páni ministři a dámy ministryně, pane premiére, proč kašlete na lidi? Proč jste si letos jako prioritu číslo jedna určili pomoc Ukrajině a vstup Ukrajiny do EU, místo aby pro vás byly prioritou životy našich občanů? Píše mi spousta zoufalých občanů. Jsou zoufalí ze situace, do které je uvrhla vaše vláda!

Co jste pro ně, pane premiére Fialo, udělali? Prakticky nic. Ano, rodiny s menšími dětmi si mohly po tři čtvrtě roce i díky hlasům poslanců SPD požádat o symbolický příspěvek, který nepokryje ani jednu nebo dvě zálohy, ale to je samozřejmě úplně nedostatečné. Proč jim vaše vláda nepomůže? Zdá se vám, že přeháním? Bohužel ani náhodou! Diskriminace českých pracujících občanů, českých seniorů, českých zdravotně postižených spoluobčanů je nejen zjevná, je i fakticky doložitelná.

Na bydlení mohou Ukrajinci dostat až 12 000 měsíčně a jsou jim přednostně přidělovány byty. Ukrajinské děti ve školní jídelně dostávají obědy zadarmo, přitom mnohé naše děti na obědy nemohou chodit, protože rodiče na obědy nemají. Připomeňme, že ředitelé ve škole museli pro české děti zdražit obědy, protože peníze na obědy pro ukrajinské děti od vlády nedostali.